Pochopitelně tady mají zcela jistě vlivnou lobby notáři a advokáti. Odhadem jde o víc než dvě miliardy korun. Realitní úschova je obvykle zdarma. Advokátní, notářská nebo bankovní úschova je zpoplatněna. A nejsou to malé částky. Realitní úschova je byrokraticky méně náročná a obchodně rychlejší. Argument, že advokáti jsou důvěryhodnější subjekty za účelem úschovy kupních cen, neobstojí. V historii vidíme řadu kauz, kde finanční prostředky zpronevěřili advokáti i notáři. Navíc vedle realitních kanceláří na trhu působí řada dalších firem v jiných oborech, k jejichž činnosti také logicky patří nakládání s velkými finančními obnosy klientů, což se týká mimo jiné developerů, ale i dalších subjektů. V neposlední řadě platí, že klient má mít právo se sám rozhodnout, komu své peníze svěří, toto za něho nemá rozhodovat stát. To je jistě chvályhodný záměr. Na druhou stranu se podívejme i z té strany, že je to další hřebíček do rakve nových uchazečů o pozici realitních makléřů, kteří vyjma odborné způsobilosti budou muset při vstupu do této branže hradit toto pojištění.

Místo toho, aby začali noví uchazeči o práci realitního makléře aktivně pracovat, vydělávat a hradit daně, budou existenčně závislí na státu. Dámy a pánové, řeknete si, to jsou detaily. Pár tisícovek navíc, pár papírů navíc, pár hodin práce a pár ztracených dní navíc nikoho nezabije.

Jak víme, každoročně se nám kvůli vládě také zvyšuje složená kvóta celkového zdanění. Na všech stranách rostou byrokratická omezení. Zvyšuje to náklady na státní správu, zdražuje a komplikuje to život firmám, živnostníkům i občanům. Tento zákon jednoznačně směřuje opět k dalšímu zdražení života občanů a firem a ke zkomplikování práce podnikatelů a firem.

Nerozumím tomu, co realitní a stavební firmy, co občané, kteří si chtějí koupit byt nebo dům, této vládě provedli, že je musí znovu a znovu dusit šikanou a novými poplatky, a uniká mi, co tak zářného přinesli vládě notáři, kteří dostanou do správy pár miliard navíc naprosto zbytečně. Dámy a pánové, myslete na ty, kdo vás volí, myslete i sami na sebe. Opravdu chceme donekonečna zdražovat lidem jejich životy a komplikovat náš život v této zemi? Není naším úkolem přesný opak? Za hnutí SPD říkám, že při komplexním posouzení tohoto vládního návrhu zákona jsme došli k závěru, že budeme proti tomuto zákonu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, tak jsem zatím posledním přihlášeným.

Prosím, má přednost. Já děkuji za slovo.

Za třetí, z toho projevu, co měl pan místopředseda Okamura, jsem pochopil, že on neviděl ten pozměňovací návrh, který prošel ústavněprávním výborem, který odpovídá na ty věci, které on zmínil.

Takže to všechno, včetně pojištění, vzdělávání, řeší a doplňuje ten komplexní pozměňovací návrh. Ale až po panu místopředsedovi, dobře.

A oddělení peněz za druhý zásadní krok.

To je přeci zásadní věc té realitní kanceláře.

Tak jestli to děláme pro ty lidi to přece není zákon pro realitní kanceláře, to není zákon pro banky, to je zákon pro občany České republiky.